Dneska vláda ruší druhý pilíř, ale sazby DPH nechává na stejné úrovni. Přitom velmi často vládní politici v čele s ministrem financí nás kritizují, že jsme to DPH zvedli, a já musím přiznat, že částečně oprávněně. Tak si řekněme čísla.

Když nechám tu desetinu, tak státní rozpočet na tom vydělal 49 mld. A hle kritici tohoto zvýšení nejsou pro snížení DPH.

A podporuje to ekonomickými důvody. To jasně ukazuje, že zrušené druhého pilíře nemá ekonomické opodstatnění, ale ideologické. Sociální demokraté se prostě před lety rozhodli, že je to špatně, dělají všechno pro to, aby to zrušili, mají na to plné právo, je to jejich politický program. Ale ta čísla je usvědčují z toho, že to nemá ekonomický podklad.

Sedí tady můj ctěný kolega pan poslanec Zavadil, který tehdy vykřikoval, omlouvám se, na demonstracích: 20 miliard ročně bude výpadek! Dvacet miliard ročně!

A vláda chce další každý rok. Protože se jí ty peníze hodí. Tady, kdybychom ty peníze ze zvýšeného příjmu nechali jenom na důchodový schodek, tak už ho máme skoro vyřešený, v tom průběžném systému. Pan ministr financí má pravdu, že díky tomu, že je vyšší zaměstnanost nebo nižší nezaměstnanost a jsou vyšší příjmy, tak letos se platí více na důchodovém pojištění. Škoda, že u ostatních daní ten nárůst není úplně stejný. Například u daní ze závislé činnosti. Překvapivě rostou platby sociálního pojištění i důchodového pojištění, stejně tak platby zdravotního pojištění, a neroste příjem daně ze závislé činnosti a já nevím proč. Rád bych slyšel, proč to procento není stejné nebo velmi podobné. Takže představa, že těch 85 tisíc lidí, že jim vezmeme tu možnost, aby si spořili, že to něco vyřeší v tom důchodovém systému není to žádná pravda. Ať si říká pan premiér, co chce, je to ideologický postoj, a ne ekonomický nebo odborný pohled k důchodové reformě.

Protože ten systém je tak málo zásluhový. Kdo se vyzná v tom, jak se počítají ta čtyři pásma a jak se určuje starobní penze, tak jasně přijde na to, že pro ty, kteří dneska mají průměrné či podprůměrné platy, ten přechod do penze v zásadě nepoznají na příjmu. Ze dne na den je ten příjem mnohem nižší. A tito lidé logicky si zvolili jeden z nástrojů. Určitě má pravdu pan premiér, že jsou i jiné možné investiční nástroje, jak mohou investovat. Ale zase ti středněpříjmoví nejsou ti, kteří budou nakupovat akcie a budou spekulovat a hrát na akciových trzích. To nemluvíme reálně. To nejsou lidé, kteří mají milionové nebo desetimilionové úspory. Tak opravdu tomu nerozumím, proč jste si vybrali těch 85 tisíc lidí, proč vlastně tvrdíte, že oni škodí průběžnému systému, a proč jim tu možnost neponecháte. Ekonomické zdůvodnění nemůžete najít v těch číslech. A jsou to vaše čísla z vašich materiálů. Plnění daní jsem čerpal z pravidelných měsíčních hlášení, která jsou na webu Ministerstva financí. Já bych očekával minimálně, že dostaneme nějakou informaci, kdo vlastně je účastníkem druhého pilíře. Třeba věkovou strukturu. Tohle vláda prostě odflákla. Pokud si vzpomínám na předvolební debaty, tak například hnutí ANO neříkalo před volbami, že chce zrušit druhý pilíř. Dobrovolně. Tak já tomu úplně nerozumím. Místo abychom se bavili o parametrech, možném zatraktivnění toho.

Taky někdy měli první rok, druhý rok, třetí rok.

Neumíte to ekonomicky zdůvodnit. My ani nevíme, jestli to jsou vysokopříjmoví, nebo středněpříjmoví. Tyhle informace ale stát má! Každý měsíc. A posílá hlášení. A znovu ministři přicházejí a chtějí mít nová data a nové informace. A je jedno, jestli to jsou registrační pokladny, cestovní kanceláře, pojišťovny, zajišťovny a teď bych mohl jmenovat. Tato vládní koalice je posedlá získáváním dat, přitom neumí využívat ta stávající. Takže pokud neprojde zamítnutí, jako že předpokládám, že neprojde, tak bych požádal, ať to nemusím dělat přes interpelace, aby ministři buď financí, nebo paní ministryně práce a sociálních věcí nám do výboru dali informaci o věkové či příjmové struktuře účastníků druhého pilíře. Opravdu 16 promile ročně je tak velký problém, abyste nám tu možnost vzali? Představa, že to ti lidé převedou do třetího pilíře, podle mě neodpovídá realitě.